V meziročním růstu cen základních životních nákladů je ale situace ještě mnohem horší než ta vysoká inflace.

Astronomicky zdražily i potraviny.

To jsou ty hospodářské škody, které způsobila vaše vláda. Důchodci žádné hospodářské škody nezpůsobili. Není to pravda.

Meziměsíční růst cen o 6 % je jednoznačně nejvyšší ze všech evropských zemí. Takže vaše vláda je nejhorší v Evropě.

Přitom řešení jsme již vládě nabízeli dávno.

Mimochodem, těch hospodářských škod, které vy způsobujete, co jsou skutečně hospodářské škody, ne to, co tady vy říkáte, tak je samozřejmě řada. Takže auta budou jen pro nejbohatší. No tak to bude paráda i pro ty důchodce tedy. Někomu se stane zdravotní problém v noci na vesnici a jak asi pojede?

Tuto pro Českou republiku likvidační normu podpořili v předchozích hlasováních na jednání Rady Evropy v době českého předsednictví zástupci současné Fialovy vlády a nyní i vládní europoslanci zvolení za vládu.

Navíc získat sociální dávku jako přechodnou pomoc od státu je pro naše seniory velmi obtížné.

To je výsledek vaší vlády.

A nikoliv znova se musím důrazně ohradit proti tomu, že tady tlačíte okradení důchodců o jejich peníze s argumentem, že prý hrozí značné hospodářské škody, když byste důchodcům tyto peníze, na které mají nárok, vyplatili.

A teď se podívejme, jak to funguje tedy u občanů, co se týče vlastního bydlení.

No tak to je tedy hustý doslova! Všem pracujícím lidem v České republice chtějí lidovci zvýšit peníze , potažmo vláda Petra Fialy, no tak to je neuvěřitelný úplně.

Já jsem to velmi pečlivě četl ten váš rozhovor na Novinkách.

A skutečně to tam bylo.